Já se omlouvám, musím zareagovat protinávrhem na pana místopředsedu Filipa. Není to nic proti jeho návrhu, ale pokud on navrhuje bod 33, sněmovní tisk 111, zákon o referendu, jako první bod odpoledne, tak já musím zareagovat a navrhnout jako první bod 32 a jako druhý bod 33, tak aby návrh, který je již předjednán a má větší šanci na projednání vcelku a poté na ústavní podporu, byl projednán jako první, a snad se dostaneme k tomu, že oba dva dokážeme posunout dál.

Jenom velmi stručně, sněmovní tisk 911 navrhuji zařadit jako první bod 14. 7., případně jako poslední bod v bloku pevně zařazených bodů, nebo, pokud neprojde ani takový návrh, tak jako první bod bloku třetích čtení 16. 7.

Dobrý den. Děkuji, že jsem se dostala ke slovu. Já bych tady chtěla navrhnout bod, který jsem už navrhovala nejméně třikrát, a to zrušení pandemické pohotovosti. A jestli můžu poprosit o klid? Navrhuji tento bod, protože si myslím, že opravdu už tady toho bylo dost.

To tedy znamená, že všechna tato rozhodnutí, která zde udělala naše vláda, byla zkrátka protizákonná i protiústavní. Jak jsem řekla, navrhovala jsem tento bod už třikrát, bohužel mi nebylo vyhověno.